To je ten jeden provaz, pane poslanče Staňku prostřednictvím pana místopředsedy.

Tak já bych řekl, pokud by to mělo odpovídat těm vašim slovům, tak jeden. Nebo nic. Nebo dva.

Tomu říkáte nenávistná opozice? Já tomu vůbec nerozumím. Já jsem někde už napsal, když jsem byl kritizován za to, že si dovolím mít kritický přístup k některým vládním krokům.

Takže klíčové otázky zůstávají. Kdo vymyslel právní fintu?

Nenapadlo vás přemýšlet, jak to obejít a dělat to nějak jinak.

Můžeme se bavit, jestli to nebude potřeba, až skončí pandemie, možná nějak novelizovat, to já nevím.

Hrdinně to vzali na vědomí. To je zbabělost té vlády.

Selhal zcela manažersky.